Je to samozřejmě na zvážení a je to dlouho diskutované téma.

Není tedy vyloučen postup z funkce místopředsedy do pozice předsedy soudu, zákon však výslovně nezakazuje opačný případ, kdy by předseda soudu získával následně funkci místopředsedy.

Důvodová zpráva není závazným textem, závazným textem je právní text.

Předkládaný návrh upravuje pravidla výběrového řízení, složení výběrové komise, které se odvíjí od obsazování pozice, a soudci v ní mají většinu. Teď je otázka, jestli toto je správný přístup, anebo jestli by se nemělo polemizovat o tom, zda soudci by neměli vybírat vlastně primárně sami sebe. Přístup k odborné justiční zkoušce zůstává zachován pro osoby uvnitř justice, tedy asistence soudců a vyšší soudní úředníky, a dále bude vykonávání odborné justiční zkoušky umožněno státním zaměstnancům ve služebním poměru v oboru služby legislativa a právní činnosti za zákonem stanovených podmínek. Otázkou však je, proč není umožněno vykonávat odborné zkoušky též dalším osobám u oboru legislativy a právní činnosti.

Přísedící jsou soudci, kteří jsou voleni zastupiteli našich měst a krajů na dobu čtyř let.

Ministerstvo postavilo tento institut do pozice ekonomicky ztrátové veřejné funkce a tento přístup v tomto návrhu bez obalu se predikuje a posunuje stále dále.

Chtěl bych tedy říci, že tento návrh není návrhem, ale přiznáním vlastně toho, že Ministerstvo spravedlnosti, a to tak cítím, že není odpovědnost současné ministryně spravedlnosti, dlouhodobě podceňovalo a bagatelizovalo.

Já si myslím, že jsou to všechno velice závažné otázky, které nelze podceňovat. Nenavrhuji zamítnutí tohoto zákona, ale připojuji se rovněž k prodloužení projednávání o 20 dnů. Nikoho dalšího... Do obecné rozpravy, tak ano. Pokud jde o pana poslance Feriho, že do komise budou vybíráni soudci Ministerstvem spravedlnosti, tak upozorňuji, že soudce neztrácí svoji nezávislost tím, že je vybrán do komise, protože tu nezávislost má zaručenou, a pokud nic neprovede, tak prakticky do těch 70 let, takže tím neztrácí rozhodně svoji nezávislost. Myslím, že jsme papežštější než papež. Všude ve světě soudci zasedají v různých komisích, jenom my se tady tomu pořád bráníme. Pokud jde o syndrom vyhoření, víte, já teď poslední dobou řeším jeden malér soudců za druhým.

A já si myslím, že Soudcovská unie by měla především působit k tomu, aby tady fungovaly samoočistné mechanismy dovnitř těch soudů. To je aspoň můj názor. Pokud jde o ty další připomínky, já si myslím, že ostatní se dá vyladit v rámci další diskuse v ústavněprávním výboru.

Pokud jde o pana Grospiče vliv na státní rozpočet. Kdyby tady byl negativní vliv na státní rozpočet, tak by paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí na to určitě upozornila.